Jestliže jsem zlikvidovali reklamu na kouření, má to nějaký smysl, protože ten příklad zmizel.

Proč se nezabýváme takovýmito otázkami než otázkou kouření v restauracích, kde to není o tom, že to kouření je škodlivé, není to o tom, že někoho chráníme? Je to o tom, že někomu zasahujeme do jeho práva.

Já mám takovou rodnou ves někde na jihu Čech, kde samozřejmě v těch hospodách se kouří jako o život. A tam vytvořili zvláštní systém. To se dopředu ví.

My jenom vytvoříme něco, co nebude fungovat.

Myslíte si, že by tady byla taková diskuse, kdyby síla těch závislých kuřáků nebyla tak veliká? A že někoho tím ohrožují? Nikoho tím neohrožují, ať tam nikdo nechodí, do takové hospody. A to je to správné, co bychom měli jako politici, kteří mají přizpůsobovat své myšlení prospěchu společnosti, co bychom měli hájit. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, páni ministři, dámy a pánové, já nebudu dnes hovořit k militantním nekuřákům. Je mi zcela jasné, že váš názor nejsem schopen změnit, vy jste si vybrali svůj cíl, za tím cílem jdete a argumenty, ať by byly sebepravdivější, vás nepřesvědčí. Jsem rád, že mi dávají za pravdu a že to takhle chápou. Přiznám se, jsem kuřák. Slovy klasika bych mohl říci, že kuřáci cigaret jsou naším společným nepřítelem, protože kouřím doutníky. Cigaretu považuji za hřebíček do rakve, zcela zřejmě doutník považuji za kulturní záležitost.

Dospěl jsem k tomu až věkem. Já jsem začal kouřit, když mi bylo snad 40. A dnes klidně týden nekouřím, 14 dní nekouřím, prostě nemám tu potřebu. Mimo jiné doutník je jeden z největších nepřátel kuřáků, protože ten prostor dýmem zamoří podstatně více než 20 cigaret vypálených najednou.

Mí rodiče byli silní kuřáci.

Tak jsem to pochopil, co tady zaznělo od úst lékařů. To považuju za tragédii, pokud opravdu ti lékaři takhle k tomu přistupují. Já si hluboce cením toho, když lékaři říkají: Ano, zdraví je nějaká hodnota, já si jí hluboce vážím, této hodnoty, souhlasím s tím, že kouření tuto hodnotu ohrožuje a poškozuje, ale je to v té vůli člověka, aby se rozhodl, jak chce to své zdraví poškodit.

A všem pacientům říkám: Nekuřte, je to škodlivé. Já jsem špatný příklad, možná jsem slabý člověk, že musím kouřit, že nemůžu přestat, ale mě to uklidňuje. Já nemusím, jak kolegové lékaři, brát nějaké prášky, abych byl v kondici, abych ten nápor, který přichází, zvládal.

Ale o tom se ve společnosti nemluví, protože to je nějaké řešení nějakého problému společnosti. Ano, kouření se vzalo jako určitý problém, jako prapor a je třeba ho prosadit, je třeba proti němu bojovat. Já s tím souhlasím. Kouření je špatná záležitost. Ale tady se obracím k tomu, co máme před sebou. Máme tady zákon o zdraví, máme tady dodatek ve spojené rozpravě. A já se ptám, pane ministře, když jste připravoval ten zákon, přečetl jste si ho? Předpokládám, že ano, nepodepsal jste jen na závěr, kdy vám to úředníci předložili. Protože kdybyste si ho přečetl, tak byste možná opravil mnohé věci, které v tom zákoně jsou, protože vás vnímám jako praktika, jako člověka, který si tou praxí prošel a nebyl celý život jenom úředníkem plnícím příkaz a jednajícím.

Nevím, jak tabák vniká na duševní poruchu a poruchu chování.